Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, chci jen připomenout, že právě některé věci, o kterých mluvil pan ministr Babiš, zajišťuje i Ondřej Závodský, náměstek na Ministerstvu financí, kterého doporučila KDUČSL, není naším členem, nicméně myslím, že je odborně vysoce zdatný. I KDUČSL je tady pro občany, je stranou občanů, všichni naši členové jsou občané, naši voliči jsou občané, takže i my jsme tady pro občany. Chtěl bych říct, že centrální nákupy jsou určitě dobrá věc, a doporučuji Ministerstvu financí, aby se podívalo, jak v některých našich obcích, a dokonce i krajích se postupuje v rámci centrálních nákupů. Chtěl bych také říct, že v našem pojetí bezpochyby to, čemu se říká političtí náměstci, což samozřejmě tento pojem neexistuje, je potřeba, aby ten ministr měl také někoho, kdo ho je ochoten a schopen zastoupit. Já bych jenom doporučil, abychom se drželi dohod. Takže pojďme držet dohody, nevymýšlejme něco, co už bylo dohodnuto, zase rozbít, a pojďme hlasovat, rozhodněme hlasováním. Děkuji i za dodržení času. Ještě faktická poznámka pana poslance Okamury, potom faktická pana poslance Klána. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych jenom rád navázal na tuto diskusi. Takže vidím, že je tady celá řada politických stran proti politickým náměstkům, proti tomu, aby byly jmenované pozice bez výběrového řízení.

Takže prosím, podpořte ho. Ti, co říkali, že s tím nesouhlasí nebo že takové náměstky nechtějí, tak už to tady nevysvětlujme, nezdůvodňujme zpětně proč ano nebo ne, podpořte návrh hnutí Úsvit. Je tady jako jediný na stole, který to ruší, a tímto vyjádřete, že svá slova myslíte vážně a že to nejsou slova, ale že jsou to činy. Zatím poslední faktická poznámka pana poslance Klána. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

Tento zákon to má trochu určitým způsobem změnit, takže náměstci pro řízení sekce nebudou političtí. My jsme se snažili nějakým způsobem, aby to nebyli oni náměstci bez práce, když už tady nějaký ministr bez práce a i když samozřejmě práci má takže náměstek bez práce.

Jenomže když to v tom zákoně nebude napsáno, jakou bude mít agendu, tak to povede k různým výkladům.

Že už jenom z tohoto důvodu my tento zákon prostě nepodpoříme, protože pokud se má jednat se všemi stranami zastoupenými v Poslanecké sněmovně, no tak prostě se všemi, a ne, že když se někdo dohodne nějakou kvazidohodou nebo pseudodohodou jenom s částí opozice, tak pak nemůžete čekat nic jiného, než že my budeme hlasovat tak, jak budeme hlasovat. Vyčerpal jste svůj čas, ale vzhledem k tomu, že teď je ten moment, kdy došlo na řádné přihlášky, tak můžete zůstat a přednést svůj původní příspěvek, pane poslanče, bez časového limitu v obecné rozpravě. Takže ještě jednou hezký den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KSČM ke služebnímu zákonu, který zde budeme dneska hlasovat ve třetím, tedy závěrečném čtení. Já si tady musím povzdychnout, protože tento služební zákon my už tady projednáváme od ledna letošního roku a máme už září.

Nicméně podle nás tato podoba služebního zákona nezajistí odpolitizování státní správy. Jeden ten argument už jsem tady říkal a to jsou političtí náměstci.

Stačí bohatě jeden, protože když tam budou dva, tak si představím jako tři ministry, takže potom ten ministr, který řídí ministerstvo, tam bude k čemu? To si položme otázku, co on bude potom dělat ten ministr, když tam budou dva jeho zástupci a ještě docela slušně placení.

Co to je, to slovo dlouhodobě osvědčil. Pokud to tak samozřejmě bude, s tím nebude problém.

Když se tady ten zákon projednával dvakrát ve druhém čtení, jednou v řádném, podruhé zase když se to vracelo do druhého čtení, tak jsem tady říkal, že institut Generálního ředitelství státní služby funguje i v jiných státech Evropy.

Už historicky, prostě tady když od roku 2002 máme schválený služební zákon, ale není účinný, a když si položíme otázku, proč není účinný, je to právě proto, že by jinak na ústřední orgány státní správy nemohly vládní koalice, vládní špičky dosazovat své kamarády.